Společně jsme přesvědčeni, že svoboda, demokratická civilizace a rovnost našich národů jsou základem toho, že můžeme odkaz a hodnoty našich zakladatelů s plným vědomím spoluodpovědnosti, rovnosti a solidarity rozvíjet v Evropě a právě tak v transatlantických organizacích kolektivní obrany a kolektivní bezpečnosti.

Děkuji vám za pozornost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou děkuji oběma předsedům za jejich vystoupení.